Děkuji. O tom budeme hlasovat. Pokud ne, rozpravu končím. Pane ministře? Ano, je zájem. Prosím, máte slovo. Já se chci vaším prostřednictvím, pane předsedající, omluvit panu poslanci Klánovi, že jsem na tu otázku neodpověděl, on ji opravdu položil. Pokud by se vlastním zavedením v budoucnu ukázalo, že náklady jsou vyšší, než v současné době předpokládáme, tak to bude k nějakému jednání. Zatím s kompenzacemi nepočítáme. Ano. Paní zpravodajka. Já jen zopakuji, že organizační výbor navrhl jako garanční výbor výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a pan poslanec Petrů podal návrh na zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na 30 dnů. Ano, děkuji, o tom budeme hlasovat. Ještě přivolám kolegy z předsálí. Nejprve tedy budeme hlasovat o přikázání.

Není tomu tak, budeme hlasovat. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pan poslanec Pilný, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Přestože tento zákon do komerční sféry příliš nezasahuje, tak samozřejmě souvisí s tím zákonem, který už hospodářskému výboru přikázán byl, takže navrhuji opět přikázání hospodářskému výboru.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Ještě budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na projednání na 30 dní. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali tento bod a já jeho projednávání končím. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce. Budeme pokračovat. Pane poslanče, nejsme v žádném bodě. Děkuji za pochopení.